Zároveň však tyto požadavky, a tedy dopad záměru na infrastrukturu zužuje. Pozměňovací návrh si klade za cíl upravit znění tohoto zákona do obecnějšího tak, aby bylo možné v územním řízení posoudit dopad na infrastrukturu v plné šíři. Stejně se to týká i nově vkládaných paragrafů, ustanovení § 94 odst. 1 písm. b) a § 94 odst. 1 písm. b) (?), tedy případů, kdy je vedeno společné územní a stavební řízení a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí. To je jeden pozměňovací návrh a jeho zdůvodnění. A druhý, ke kterému se v podrobné rozpravě už jen přihlásím, jeho krátké zdůvodnění. Tyto pozměňovací návrhy mají za cíl koordinaci sněmovního tisku 927, což je stavební zákon, a sněmovního tisku 936, který obsahuje vládní návrh zákona o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

Proto je potřeba tyto body vypustit. Děkuji vám za pozornost. Nyní tedy požádám pana poslance Martina Novotného o vystoupení a připraví se pan poslanec Václav Horáček.